Děkuji.

Musím ovšem reagovat na to, co řekl pan kolega Stanjura.

Prostřednictvím předsedajícího k panu předsedovi klubu ODS. Protože se držím práva a jsem nestranná.

Vláda odpovídá Poslanecké sněmovně.

Pane místopředsedo Sněmovny, nevolejte nás k věci, když mluvíme k věci. Podle jednacího řádu ve faktické připomínce můžete reagovat na vystoupení předřečníků.

To za prvé. Za druhé. Ale vy tu sedíte tak spokojeně a váš premiér říká: u nás v České republice se dá objednat trestní stíhání.

Anebo se předseda vašeho hnutí mýlí. Myslím, že platí jedno, nebo druhé. Tak si vyberte.

A neudělal jste nic.

Kdo má pravdu? Má pravdu? Tak mi odpovězte. A pokud ano, kdo za to nese politickou odpovědnost?

Děkuji.

Pane kolego Faltýnku, nepokřikujte na mě, prostřednictvím pana předsedajícího, nechte mě dokončit zásadní myšlenku, kterou budu mít. Chci jenom říci, že to, co jsme tady slyšeli od pana premiéra, já mu rozumím.

Čemu se divíte? Že je to mnohdy do rodin, do jejich osobních rodin, že se to týká všech.

Nikdo si toho nevšimne.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Moje otázka zní, a je to otázka férová. Byl jste členem Bezpečnostní rady státu předchozí čtyři roky. Jestliže jste měl toto povědomí, co jste pro to udělal? Jaké jste udělal konkrétní kroky? Kdy jste konkrétně toto téma řešil? Komu jste zadal nějaký úkol, aby se tato situace v České republice změnila?

Tak to prostě je. A já vám říkám, pane premiére, abyste se omluvil. Děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Ondráčka.

Děkuji, pane předsedající.

Pokud budete někdy chtít, takové případy existují, můžete se zeptat řady policistů.

Takže takové případy v České republice bohužel opravdu existují. Děkuji, pane poslanče.